Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí se svou interpelací pan poslanec Tomio Okamura a připraví se pan poslanec Mackovík. Vážený pane premiére, máme nějakých deset měsíců do konce funkčního období vaší vlády, ale zákon o referendu stále Sněmovnou neprošel. Můj návrh zákona o referendu přinášel občanům možnost hlasovat a závazně si vymoci například odvolatelnost všech politiků a jejich hmotnou odpovědnost.

Ovšem váš vládní návrh ani za tři roky ve Sněmovně neprošel ještě ani prvním čtením a je stále zaparkovaný ve Sněmovně.

Závazek vlády na přijetí zákona o celostátním referendu je přitom zcela zásadní, protože referendum je krok ke skutečné demokracii v naší zemi, nebo alespoň k jejímu přiblížení. Jak víme, tento závazek vzešel z našich předkoaličních jednání, kdy jsem referendum tvrdošíjně prosazoval. Nyní se ale vaše vláda jako obvykle chová dle přísloví slibem nezarmoutíš, nebo spíše sliby chyby. Ptám se, pane premiére, co vás na tomto vašem zákoně děsí, že nechcete přijmout ani vládní okleštěný návrh. Vždyť tento váš návrh zákona občanům neumožňuje hlasovat o ničem podstatném. Zavádí taková omezení kvorem, že závazné hlasování i o nepodstatných věcech bude v praxi nereálné, takže monopol na vaši moc váš zákon nijak neohrožuje. Říkat pravdu se totiž, jak vás tak znám, rozhodně neodvážíte.

To, co jsem vám říkal, pane poslanče, před obědem, stále platí.

Vážený pane premiére, můžete mi uvést, kolik základen letecké záchranné služby v České republice jste za poslední tři roky, kdy jste ve funkci premiéra, navštívil, a které to byly? Můžete mi sdělit, kolik těchto základen letecké záchranné služby České republiky navštívil bývalý, popřípadě současný ministr zdravotnictví?

Dále. Uvědomujete si, že v Ústeckém kraji letecká záchranná služba za rok realizuje ze 100 % zásahů celkem 93 % zásahů primárních, to znamená přímo za pacientem, který je bezprostředně ohrožen na životě? A uvědomujete si, že pokud jde o zásah v nepřístupném terénu s využitím lezeckého vybavení, že to provádí jeden vrtulník, a to ten konkrétní ústecký?

Děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Já budu opět interpelovat nepřítomného pana premiéra. Chápu, že někdy prostě přítomen být nemůže, nicméně prázdné lavice zde v této Poslanecké sněmovně jsou odrazem toho, jak se k interpelacím staví a nestaví premiér a ministři. Nicméně ke konkrétnímu tématu mé interpelace. Bylo slíbeno paní ministryní Valachovou, že do konce měsíce října bude tato koncepce předložena... Tento termín nebyl splněn. Tak jako tady jsme slyšeli dneska už vícekrát i od ostatních kolegů poslanců, vláda předkládá nějaké sliby, nějaké harmonogramy, které neplní. Vláda totiž převážně plní to, co potřebuje, nikoliv to, co potřebují občané a event. instituce v naší zemi. Opakuji tedy svůj dotaz. Má být údajně již ve školském výboru předložena koncepce jazykového vzdělávání. Kdy bude koncepce jazykového vzdělání konečně předložena? Včera jsme při projednávání státního rozpočtu několikrát slyšeli téma nezaměstnanost, jak nám klesá, a také to, že firmy a podniky u nás mají paradoxně problém sehnat zaměstnance, přestože máme přes 300 tisíc nezaměstnaných, a jejich struktura je absolutně nevyhovující potřebám našeho zpracovatelského a strojírenského průmyslu, technicky orientovaného.

Ten problém je dlouhodobý Já si ho dovolím trošku přetáhnout díky tomu, že jsem přerušil interpelaci díky vašemu hovoru s kolegou. Prosím, pokračujte. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní pan poslanec Marek Černoch a připraví se paní poslankyně Hnyková. Už poněkolikáté interpeluji nepřítomného premiéra v otázce neziskových organizací.

Dotace obdržely spolky, nadace, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, neziskovky sloužící k integraci nepřizpůsobivých, multikulturní neziskové organizace apod.

Jsou samozřejmě neziskové organizace, které vykonávají bohulibou činnost, pomáhají lidem s postižením. Podporu si určitě stoprocentně zaslouží. Bohužel právě tyto neziskové organizace většinou na finance nedosáhnou. Proto bych se rád zeptal pana premiéra pane premiére, budete řešit ještě během svého mandátu financování těchto podezřelých neziskových organizací novelou zákona? Kdyby se tyto obrovské prostředky použily na prorodinnou politiku, na klokánky, pro postižené děti, na efektivní ekonomiku státu, tak by se udělalo daleko lépe. Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní má dvě interpelace paní poslankyně Hnyková. Paní poslankyně, vaše první interpelace. Děkuji za slovo.